Takže skutečně proto říkám, že to je nejrozsáhlejší. .

Proto říkám, že to je nejrozsáhlejší.

Já si myslím, že tento balíček a způsob jeho projednávání vejde do dějin. Do dějin světové literatury.

Tam je ta totalita.

Svoboda je otroctví.

A to heslo by znělo: Nezvýšíme žádné daně, jen zvýšíme všechny daně. Pan poslanec Babka hlasuje s náhradní kartou číslo 35. Nyní vystoupí paní poslankyně Renata Oulehlová, připraví se paní poslankyně Fialová. Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Bohužel změny se dotknou i této problematiky, i této oblasti.

Velice se obávám, že přijdeme o stávající spolupracující dohodáře, protože i pro ně se tato činnost stane nevýhodnou, neboť bude zdaněna vyšším procentem a tím pádem budou mít menší příjem.

Pokud přijdeme o možnost využívat dohod, nebudeme pravděpodobně schopni zajistit dostatečnou péči. Neumím si představit, jak povedeme evidenci dohod, kdo bude odvádět poplatky v případě osob s dohodami u více zaměstnavatelů.